Děkuji za slovo.

Až poté bychom se měli pustit do souboje o konkrétní paragrafy a konkrétní znění. Myslím, že je klíčové se soustředit na roli majitele.

A řekněme si naprosto otevřeně, povinností, opravdu si myslím, že povinností managementu, řídících a kontrolních orgánů je držet se vůle majitele.

Oni jsou v zásadě bez šance. Ale já tomu rozumím.